Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Děkuji, pane předsedající.

Druhá věc, která se týká této novely, tak umožňujeme firmám, které zaměstnávají osoby zdravotně postižené, aby si vybraly mezi příspěvkem na OZP, nebo programem Antivirus.